Stavět byty, infrastrukturu, aby se lidé mohli vrátit zpět.

Takže s nimi může projednat i záležitosti zmíněné během návštěvy v Turecku.

Řešit migraci. Já nechápu, proč teda to nikdo neřešil. Nebylo to jasné. No a samozřejmě, můžeme se teda bavit, jak to všechno proběhlo.

Pětice evropských států rovněž varovala, že obnovení bojů povede k dalšímu podkopávání stability celého regionu a ohrožení životů civilistů.

Proč Spojené státy a Rusko daly veto? Proč jsme nepřesvědčili bezpečnostní radu, aby okamžitě zastavila tu agresi? Proč tam nikdo nezaletěl?

Nikdo neměl čas se starat o situaci v Turecku. Byli tam pět dní.

Tak já nevím, jestli to je nějaký agresivní stát.

Spojené státy se rozhodly, že stáhnou vojáky, což je samozřejmě podle mého názoru chyba.

Takže dneska jsme v situaci ano, je to nepřijatelné. Bohužel ta operace asi pokračuje.

No to objevil Ameriku pan ministr.

Musíme to řešit. A bavili jsme se o tom, že konečně už musíme nějakým způsobem systémově vyřešit tu migraci. Ano, protože samozřejmě vyhrožování Evropě migranty je špatně. Takže Evropa má obrovské problémy a znovu se ukázala jako totálně neschopná akce.

Takže je to katastrofa.

Viděli jsme pomstu jednotlivých politických frakcí na kandidátovi Francie na komisaře.

Takže je to velký problém.

Já jsem se angažoval.